Ministerstvo dopravy tyto pozměňovací návrhy při jejich projednávání v hospodářském výboru podpořilo, neboť máme za to, že se jedná o kroky, které by skutečně mohly usnadnit občanům vyřizování těchto administrativních záležitostí. V této souvislosti jsme již provedli analýzu potřebných změn v nastavení správní praxe i změn v chodu funkcionalit dotčených elektronických registrů, zejména centrální registr řidičů, a iniciovali jednání s dotčenými resorty a správci registrů. V průběhu těchto příprav se však bohužel ukázalo, že předpoklad implementace navrhovaných řešení v průběhu prvního pololetí 2016 je příliš ambiciózní. Je zde příliš velké riziko, že se všechny potřebné implementační kroky v praxi nezvládnou provést včas, popřípadě časová tíseň může významně zvýšit náklad jejich zavádění. Výsledkem by pak nebylo usnadnění situace občanů, ale naopak znepřehlednění výkonu státní správy v této oblasti. I když tedy podporuji cíl uvedený v pozměňovacích návrzích, bohužel nemohu na základě výše uvedeného doporučit jejich přijetí v této chvíli. Uvedených změn se ovšem ministerstvo nevzdává.

Chtěl bych vás proto požádat jak o schválení změny procedury hlasování, kterou přednese pan zpravodaj, tak i o podporu předloženého vládního návrhu zákona. Já vám děkuji. Otevírám nyní rozpravu. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Laudáta. Prosím, máte slovo.

Moc bych se přimlouval, aby byl akceptován návrh, který předložil poslanec Korte, týkající se samovyvažovacích vozítek Segway. Týká se to, je to velmi citlivá a velmi problematická záležitost, nástup této technologie, techniky do centra Prahy, sami se tady s tím setkáváte, dochází k ošklivým kolizím s tělesně postiženými lidmi, se slepci, kteří jsou právě koncentrováni tady v tom území. Nepodpořili bychom návrh zákona jako celek v případě, že by prošel návrh, který podal poslanec Kudela. Je to jeden z jeho návrhů. Já považuji za ostudu hospodářského výboru, že nějakým nedopatřením, byť v tom TOP 09 nemá žádné prsty, nikdo z nás to nepodpořil, ale prošel tam pozměňovací návrh, který se týkal odebírání řidičských průkazů. Je velmi nápadně shodný s legislativní iniciativou Moravskoslezského kraje z minulosti, kdy dokonce i vládní právníci k tomu původnímu dávali stanovisko, že dokonce zřejmě by šlo o porušení Ústavy. Určitě chápete, že nebudeme hlasovat pro zákon, ve kterém bude zakódováno porušování Ústavy. Nicméně já se domnívám, že i pan poslanec ten návrh podal omylem, že prostě asi nezvážil všechna ta rizika a že prostě chybu děláme každý a že sám doporučí nějakým způsobem se s ním vypořádat negativně, nebo aby byl stažen. Myslím si, že Sněmovna by neměla si udělat tu ostudu, že by toto odešlo do Senátu. Takže velice apeluji na to, aby zrovna tento pozměňovací návrh byl odmítnut, jakkoliv ty další, které tam pan kolega Kudela dával, tak ty naopak, co se týká železničních přejezdů, tak to má naši podporu. Takže děkuji za tyto dvě věci, když je podpoříte. Já vám děkuji. Řádně přihlášeni do rozpravy jsou dva poslanci. Nyní vystoupí pan poslanec Adamec a dále se připraví pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Pokud si vzpomínáte, senátní verze byla vrácena ve velmi vhodné podobě.

To jsou všechno body, které nás trápily léta, a proto i já jsem zde vystoupil tehdy při opětovném hlasování při té vrácené verzi, abychom podpořili senátní verzi, s tím ovšem, že jsem řekl, že při nejbližší příležitosti tu 361 znovu otevřeme a pokusíme se tam tento návrh vrátit.

Já si myslím, že je potřeba tady se na to dívat pohledem svobodného člověka a pohledem reality, která dneska na těch dálnicích je. Chtěl bych říci, že protože ta novela, kterou jsme tady hlasovali v senátní verzi, mezitím přišla v platnost, tak je nehlasovatelný návrh H2. Na to chci upozornit. Možná, abych vás nemátl, ty pozměňovací návrhy podal pan kolega Novotný z prostého důvodu, protože já jsem tehdy byl v zahraničí, a protože to není návrh kolegy Novotného nebo Adamce, ale je to návrh poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, tak je úplně jedno, kdo za nás ho dá.

Tak to tak není.

Já znám názor samozřejmě pana ministra, ministerstva i odborníků, kteří radí Ministerstvu dopravy, ale prostě já jsem člověk z praxe a my všichni a víme, jak to na těch dálnicích vypadá.

Takže já věřím tomu, že dneska těch 116 poslanců názor nezměnilo, pokud je k tomu netlačí jejich politické vedení klubů, a to já neumím posoudit, nicméně vám chci říci, že pokud to získá podporu, budu jenom rád, protože si myslím, že je potřeba se tím zabývat.